To jsou dva přístupy, oba dva jsou relevantní a o tom veďme debatu, případně ideové spory.

Mám ji tady. A ta je podstatná do té debaty. Ta rozděluje naše zaměstnance podle příjmů a říká, kolik procent zaměstnanců je v které příjmové skupině.

Jsou to čísla Ministerstva financí. Pojďme se společně podívat na střední třídu a zkusme si říct, že střední třída 30 až 60 tisíc.

Není to pravda. Ano, některé ano. Ale je to výrazně malá skupina. A zapomněli jsme říct ještě něco jiného. Kdo financuje provoz státu? Ani vláda, ani opozice.

Ti drží naše systémy veřejných financí. To nejsou žádní milionáři. Pocit, že jsem člen střední třídy, neodpovídá jenom tomu, jaký mám příjem.

Samostatní, poctiví a svobodní. A těm chceme pomoci. My dlouhé roky, a nyní se zdá, že vzniká pro tento návrh podpora.

Já myslím, že to druhé platí. To je ten důvod. Já ve svých úvahách a výpočtech nepočítám s tím a nechci se přít, kolik peněz se vrátí do ekonomiky za týden, za měsíc, za rok, za pět. To nikdo neví. Že peníze investuje třeba dlouhodobě, na vzdělání svých dětí, na zajištění vlastního bydlení, na sociální služby pro své rodiče?

Ale to nejsou utracené peníze. To jsou peníze našich občanů. Těch, kteří dají do toho rozpočtu mnohem více, než je tato částka. Co této vládě vyčítám, ale i minulé, za sedm let ekonomického růstu jsme nevytvořili rezervy, jako bychom věřili, že každý rok bude těch 100 mld. daňových příjmů.

Díky ekonomické aktivitě, díky ekonomickému růstu a díky tomu, že tito lidé, kteří drží všechny systémy, platili více daní a zaměstnavatelé větší odvody za ně.

Je to pro samostatné, poctivé a svobodné lidi, které Česká republika potřebuje, bez kterých by kterákoli vláda žádný návrh rozpočtu nesestavila, ať by byla jakákoli rozpočtová pravidla. Ti drží českou ekonomiku a český stát a těm patří naše poděkování. Takže to nejsou žádné vyhozené peníze.

To je ten ideový střet, a je legitimní.

Proto se střídaly vlády levice, pravice, momentálně vládne vláda levice, která v tomto případě, a jsem rád, aspoň její významná část, nebo významnější část, nebo velká část podporuje náš pravicový koncept, který věří v rozum našich lidí a našich občanů. To je přece základní cíl tohoto návrhu zákona. Já tenhle pohled sice respektuji, ale absolutně nesdílím.

To je rozumný pozměňující návrh, který náš klub určitě podpoří, který má spíš symbolické dopady do státního rozpočtu, ale má velké dopady do morálního ohodnocení těchto rodin a těchto rodičů, a měli bychom to podpořit všichni. To není žádná velká částka.